Zdravotnictví se týká jiná stránka, protože amalgámové výplně jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, čili ten zákon musí upravit ještě otázku veřejného zdravotního pojištění.

Je od ledna do prosince.

Je to krok určitě správným směrem.

Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vždycky když nás pan ministr ujišťuje, že musíme něco schválit, abychom byli u toho, abychom se mohli zúčastňovat nějakých jednání a prosazovat naše zájmy, a když zároveň tvrdí, že nároky, požadavky onoho dokumentu, který máme schválit, plníme na 150 % a že nás to ničím absolutně neohrozí a že můžeme být naprosto klidní, tak bychom naopak měli zbystřit svoji pozornost, být mimořádně bdělí. Jeden ten aspekt tady zmínil pan kolega Svoboda, který se týká zdravotnické problematiky. Je možné, že to bude mít i dopad do problematiky energetické.

Nikdo další do rozpravy není přihlášen. Pouze se zeptám pana ministra.

Abychom se vyhnuli tomu, že pak se bude různě otevírat rozprava zase znovu. Děkuji. To znamená, dám o něm hlasovat jako o první variantě. Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím a v tom případě rozpravu končím. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tuto chvíli. Zájem o závěrečné slovo nevidím. Nejprve tedy budeme hlasovat o navrženém usnesení, přičemž z vyjádření pana ministra vyplývá, že pan ministr navrhuje, abychom jako o prvním hlasovali o usnesení, které doporučuje zahraniční výbor. Eviduji žádost na vaše odhlášení, já vás tedy odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil zahraniční výbor. Táži se, zda je nutné opakovat celý text toho znění. Eviduji žádost o zopakování. Požádám tedy pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení zahraničního výboru. Poté o tom dám hlasovat.